Pan poslanec Mihola je nyní na řadě s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Chalánková, Grospič, Semelová. Děkuji. Ještě reakce na paní kolegyni poslankyni Semelovou.

Prosím vás, zásadní je tady kvalita. Kvalita vzdělání.

A dávají tam děti, nebo žáky a studenty, i kolegové, kteří byli členy vaší strany třeba. Mám takové konkrétní případy v Brně. Tak s tou kvalitou zřejmě budou i oni docela srozuměni.

Děkuji za slovo.

Které reformy to jsou. To je jeden můj dotaz.

Vzhledem k tomu, že se netajil tím, že je věřící, má úctu před Bohem, a tím pádem také před člověkem, zvolen nebyl. Nyní pan poslanec Stanislav Grospič k faktické poznámce. Připraví se paní kolegyně Semelová, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych tady s vaším dovolením a vaším prostřednictvím reagoval na svého předřečníka kolegu Gabala, který se odkazoval na Listinu základních lidských práv.

Dále odkazuje na zákon, který takto stanoví. Tato povinnost plně přechází z tohoto pohledu na stát, který má povinnost tuto školní docházku zabezpečit. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím ráda reagovala na pana poslance Gabala. Jednoznačně odmítám, že by naše strana navrhovala školné ve veřejných školách, to v žádném případě. Naopak my jsme navrhovali pozměňovací návrh při projednávání školského zákona minule, aby bylo zrušeno školné v mateřských školách jako takových. Aby bylo zrušeno školné na vyšších odborných školách a poplatky ve školních družinách a školních klubech. Pokud jde o Ústavu, tak já bych chtěla říci, že není tento návrh protiústavní, a jako doplněk ještě to, že bych byla velice ráda, kdyby se skutečně ta Ústava dodržovala v tom smyslu, aby opravdu vzdělávání na základních a středních školách bylo zdarma.

Navíc ještě na středních školách musí kupovat učebnice. A co se týká středních odborných škol, tak ty učebnice jsou pěkně drahé.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Ano, já bych to znovu vrátil k tomu, co faktická poznámka má obsahovat.

Je to otázka vzdělanosti, která bude vytvářet naši budoucnost. Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní pan poslanec Ivan Gabal také k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Za druhé: Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách. Nepraví se ve státních školách nebo jakýchkoliv. Základních a středních. To znamená, základní škola musí splnit zákonné podmínky pro výuku žáků. Jakmile tyto zákonné podmínky splní, má nárok na státní dotaci. Nepraví se, že jenom státní školy mají nárok na státní dotaci. Jakákoliv jiná škola, která splní zákonné podmínky, má nárok na školní dotaci, aby děti měly vzdělání bezplatné. Jestliže jim tento nárok odeberu, poruším Ústavu. Já se zdržím komentáře. Pan poslanec Roman Sklenák, který se hlásí k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Já mám opravdu faktickou poznámku. Já vás chci všechny upozornit, že čas vymezený pro třetí čtení také má nějakou hranici. A jestli skutečně je pro nás důležité tento zákon schválit, jak zde zaznívá, tak bych si vás dovolil vyzvat, abychom dodržovali jednací řád. Nalézáme se ve třetím čtení. Opravdu není nezbytné, aby zde každý vyjevoval svůj vztah k Bohu, k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Já bych vás velmi prosil, abychom se k němu ještě dnes dostali.

Děkuji, pane místopředsedo. Protože pokud byla psána základní listina práv a svobod a Ústava České republiky, tak samozřejmě hovořila o tom, že každý občan má právo na vzdělání, školní docházku a je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Ale nehovořila o tom, že tuto povinnost přenese na soukromé školy nebo na jiné instituce. Hovoří se tedy o tom, že prvotně tuto povinnost má stát, a všechno ostatní lze také vykládat jako službu doplňkovou.